Děkuji, vážený pane předsedající.

Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a požádám tedy konstatování toho usnesení, které má přijmout Poslanecká sněmovna. Ano, děkuji. Návrh usnesení je: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2014 dle sněmovního tisku 577. Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 224. Návrh byl přijat.